6.

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Ještě než se ujme slova, podotýkám, že návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru.

Nyní už žádám pana místopředsedu vlády a ministra financí Andreje Babiše, aby tisk uvedl. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl návrh zákona o prokazování původu majetku. Jde o legislativní počin, který si vláda stanovila jako jednu ze svých priorit. Cílem návrhu zákona je upravit stávající mechanismy daňového práva tak, aby bylo možné odhalit nepřiznané nebo zatajené příjmy poplatníků daní z příjmů a následně je zdanit. Návrh zákona umožní správci daně vyzvat poplatníka daně z příjmu k prokázání příjmů, pokud existuje významný rozdíl, zákon stanoví hranici alespoň 7 mil. korun, mezi nárůstem jmění poplatníka a jeho spotřebou nebo jiným vydáním a příjmy tvrzenými v daňovém přiznání. Poplatník je povinen prokázat, že majetek byl financován z příjmů, které byly řádně zdaněny nebo zdanění nepodléhají. Pokud poplatník důkazní břemeno neunese, bude mu daň stanovena podle pomůcek. Takto určený základ daně bude zdaněn standardní sazbou daně z příjmu ve výši 15 % nebo 19 % v závislosti na typu poplatníka a poplatník bude zároveň povinen uhradit penále ve zvýšené výši 50 % nebo 100 % stanovené daně v závislosti na poskytnuté součinnosti. Předložený návrh současně umožňuje správci daně po naplnění zákonem stanovených podmínek poplatníka vyzvat k podání prohlášení o majetku s cílem zjistit podrobné informace o stavu jeho jmění. Nejde tedy o plošnou povinnost podávat pravidelně majetkové přiznání. V případě, že poplatník poruší povinnost učinit pravdivé prohlášení o majetku, vystavuje se hrozbě trestního stíhání pro trestný čin porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku.

Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru financí Andreji Babišovi a žádám zpravodaje rozpočtového výboru, aby nás informoval o projednání ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, přeji pěkné odpoledne.

Po úvodním slově náměstkyně ministra financí a zpravodajské zprávě zpravodaje a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což jsem rád učinil. Děkuji, pane zpravodaji.

Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

II. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky: